Samozřejmě jsme nuceni reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Máme téměř připravenu novelu zákona o evidenci tržeb. Minulý týden jsme ji prodiskutovali se všemi zástupci podnikatelských svazů a komor, tak jak jsem vám je tady uváděla.

Byla upřednostněna varianta, kterou teď rozpracováváme, a předpokládáme, že tato novela bude předložena na vládu nejpozději na přelomu února a března. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Za prvé si protiřečila. Já to nemám rád. A pak říká jsou tam chyby, vždyť to je úplně něco nového, neměli jsme se kde učit. Tak platí buď první, nebo druhé.

A musím to přečíst fakt celé: